Evo, završili smo sa stankom. Ja vas kolege lijepo molim dajte zauzmite svoja mjesta na kraju i vi ste sjedili na predsjedništvu, dapače oko toga ste se sporili gdje će tko sjediti, gdje tko može sjediti, gdje tko ne može sjediti itd. hajdmo ne raditi cirkus iz ovoga. Ovo je jedna tema koja je vrlo ozbiljna, tema koja polarizira i društvo, tema koja utiče na koja ovisi i o etici, i o moralu, i o svemu skupa, idemo o tome provesti jednu ozbiljnu raspravu. Pogledajte vi kršite Poslovnika čl. 238. koji jasno kaže da se prilikom iznošenja rasprave ne smije svojim ponašanjem odstupat od općih pravila ponašanja u Saboru. Vi vrlo dobro znate, niste od jučer nitko od vas zastupnika, pa znate vrlo dobro da opća pravila ponašanja su takva da mi sjedimo na svojim mjestima, na mjestima oko kojih dapače se odlučuje u predsjedništvu i sa predsjednicima klubova itd. i oko toga je bilo čak i sporova i diskusija itd. gdje će tko sjediti i to vi vrlo dobro znate, pa vas ja lijepo molim da zauzmete svoja mjesta. Izvolite kolegice Glasovac u čemu je povrijeđen Poslovnik? Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora.

Oni naprosto protestiraju zbog činjenice da je valjda ovo prvi zakon o kome se Vlada nije očitovala ni pozitivno, ni negativno, muk i šutnja oko ovog prijedloga zakona i upravo zbog toga smatramo da ovu raspravu treba.

Gospodine potpredsjedniče, ja mislim da bi vi pogriješili kada biste nam izrekli stegovnu mjeru prema odredbi Poslovnika koja govori o odudaranju od uobičajenog načina ponašanja jer ovdje sjede uvijek predlagatelji ili predstavnici Vlade, dakle ovo je uobičajeno. Nije uobičajeno da Vlada ne dolazi, a posebno nije uobičajeno da Vlada ne ispuni zahtjev Ustavnog suda nakon dvije godine ne da mišljenje, ne dođe predstavnik i onda je problem što mi tu sjedimo i na to upozoravamo i to samo za ovih osam replika. Poslije izbora možda i više, ali nema veze. Da, naravno da niste u pravu i to vi znate da niste u pravu. Meni je žao što vi, ponavljam, o jednoj ozbiljnoj temi ste podlegli klimi stvaranja cirkusa iz ovog Sabora, meni je žao, nisam se to recimo od vas nadao. Dakle, povreda Poslovnika, vi omalovažavate naš rad i govorite da smo cirkusanti. To je sramotno od potpredsjednika Sabora, akademika da na taj način omalovažava naš rad. Mi želimo ukazati na sramotan potez hrvatske Vlade koja se nije očitovala o jednom ključnom zakonu za koji je i Ustav tražio da se donese u periodu dvije godine, a to nije učinjeno. Da su se predstavnici Vlade očitovali i da sjede na mjestu gdje inače sjedi Vlada, mi bi bili na našem mjestu. Pošto Vlade nema mi na ovaj način upućujemo protest Vladi i tražimo očitovanje o našem zakonu.

Hvala lijepo.

Kolege jesu prekršile čl. 238., odstupaju od uobičajenog ponašanja u Saboru međutim mora se naglasit da je ovo zapravo jedan igrokaz jer postojeći zakon koji HDZ drži je zakon koji također podržava SDP i njima taj zakon odgovara. Oni ga samo žele malo popraviti odnosno pokvariti, dakle zakon postoji. A vas pozivam, imate tu mogućnost kao jedan vjerodostojni kršćanin, prekinite sjednicu i raspravljajmo o ovome sutra ujutro, prva točka, to bi bilo jako dobro. Ja mislim da javnost treba čuti ovo što se događa večeras, u gluho doba noći, nije problem, stajat ćemo i do ponoći a vi budite frajer, evo makar jedanputa u ovom svom mandatu i ja ću vam platiti piće.

Dakle, g. potpredsjedniče Sabora, ja mislim da ste vi povrijedili čl. 238. jer nigdje u Poslovniku ne piše gdje trebaju sjediti zastupnici tijekom svojeg izlaganja, i mi često mijenjamo mjesta tim više što je uvriježena praksa da predstavnici predlagatelja sjede uvijek tu.

Sjećam se kolega koje su tu sjedili kao predlagatelji a sramotno je što od Vlade, sami ste rekli da je važan zakon, sami ste to rekli, a od Vlade nema nikog, čak ni mišljenje.

Prema tome, nije Predsjedništvo Sabora utvrdilo da članovi SDP-a sjede na mjestu gdje sjedi predlagatelj odnosno Vlada RH i na taj način su grubo povrijedili Poslovnik i ja mislim da oni za ovakvo ponašanje zaslužuju opomenu. 238. je povrijeđen, ja smatram da o ovakvoj važnoj temi kao što ste i sami rekli, ne može proći rasprava bez hrvatske Vlade. Mislim da ova razina demokratskog standarda kojeg sad svjedočimo, nije ona koju želimo imati i da ne doprinosi stvarno dignitetu Sabora, prvenstvo mislim na ponašanje Vlade u ovom trenutku.

Kolega Bauk, vi ste već iscrpili svoju povredu Poslovnika, ne možete stalno imati, kolegica Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poslovnika jer, 237. Poslovnika jer krše uobičajena pravila ponašanja, oni u ovom slučaju jesu predlagatelji ali predlagatelji mogu biti klubovi zastupnika, određeno broj zastupnika kao i predstavnici Vlade. Prema tome, oni nisu predstavnici Vlade kao predlagatelj nego su u ovom slučaju klub kao predlagatelj a koliko im je važan ovaj zakon, pokazali su jutros kad nisu došli na Odbor za zakonodavstvo kao predlagatelji i nisu branili taj svoj zakon.

Moje zapravo nije povreda Poslovnika nego u ime kluba zastupnika kojemu sam predsjednik tražim stanku po mogućnosti do sutra ujutro. Naime, nema predstavnika Vlade, nismo dobili uopće očitovanje Vlade, jedini odbor koji se ovom prijedlogu zakona očitovao je Odbor za ravnopravnost spolova, nalazimo se u kasnom terminu, kada raspravljamo o nečemu što kasni 2 g. mislim, imamo 3, da, odluku Ustavnog suda, ja zaista mislim da prije nego što uplovimo u vrlo nedemokratske vode jer gledajte, kolege, vi ćete u nekome trenutku morati prerezati ovo kao predsjedavajući, vi možete svima njima ovdje podijeliti, možete ih isključiti iz rasprave jer oni će biti dosljedni u ovome i onda ćemo se naći u vodama u kojima zaista mislim da se ne bismo trebali naći unatoč svim stranačkim prepucavanjima, dakle zaista mislim da nisu ispunjeni uvjetima za demokratsku raspravu o ovako važnoj temi. I evo ja pozivam, tražim zapravo u ime kluba zastupnika do sutra ujutro a ako ne možete to odobriti, onda odobrite u najmanjem nekom trajanju u kojemu smatrate da je primjereno ali budite samo svjesni da isto kao što se postupci kolege reflektiraju na njih, tako će ono što vi budete odlučivali sada i kako se vaše kolegice i kolege ovdje budu postavljali će se reflektirati na vas i budite sigurno da građanske i građani ovaj igrokaz gledaju i da će ga upamtiti. Ja se slažem da se radi o igrokazu, nažalost vaših kolega koji sjede s lijeve strane meni u ovom trenutku, pogledajte, svima je jasno o čemu se radi. Ja, ono što vi tražite, ja mogu dat stanku, naravno, ja ću je dati, ja sam obvezan dati stanku od 10 min, ne postoji, malo pročitajte Poslovnik kad-kad korisno je to ponekad pa ćete vidjeti da ne postoji mogućnost stanke dulje od pola sata, dakle od 10 min do 30 min ja mogu dati stanku. Prema tome, što se mene tiče možemo dati stanku i 30 minuta ostati ovdje i onako po broju onih koji su prijavili su se za govor ostat ćemo sasvim sigurno do dva sata i onako bez replika. Ali ja ipak molim da se držimo onoga što piše u Poslovniku uobičajenih pravila ponašanja u Saboru, a i da se držimo toga gdje ko sjedi jer je to određeno, to nije proizvoljno i vi svi vrlo dobro znate da je to tako, samo ne znam zašto želite napraviti taj igrokaz sada ovdje. Ja mislim da javnost neće to cijeniti, da bi bilo puno bolje da mi sada ozbiljno raspravljamo o tome. Sami ste rekli da se popunila u odnosu na ranije razdoblje sabornica, makar su kasni sati. Zašto smo o jednoj točci raspravljali do kasno popodne? Opet možemo svi sami sebe pitati, ali idemo ozbiljno raditi. ja predlažem da ozbiljno radimo da ne radimo zapravo od ovog Doma nešto što on ne bi smio biti. Kada već govorite o uobičajenom redu i načinu rada Hrvatskog sabora onda ste od početka prekršili vi Poslovnik. Dakle niti jedna točka u ovom Saboru ne raspravlja se ako nema mišljenja matičnog radnog tijela. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku kao matično radno tijelo nije se očitovalo o ovom zakonu, kako ste onda mogli uopće početi sa radom oko ove točke dnevnog reda? Dakle, nema mišljenja Vlade, nema mišljenja matičnog radnog tijela za ovako jedan važan zakon. Dozvolite da vas podsjetim da je upravo na zahtjev vašeg kluba svojedobno kada smo mijenjali Poslovnik da smo unijeli u Poslovnik da na zahtjev 30 zastupnika moramo u određenom roku to raspraviti. Prema tome, mi raspravljamo u poslovničkom roku to i zato je to stavljeno, da niste na tom inzistirali da se to unese u Poslovnik i to je uneseno u Poslovnik, neću procjenjivati jel to dobro ili loše ali činjenica je da je u Poslovniku, mi to moramo raspraviti, mi to naprosto moramo raspraviti i zato je to na dnevnom redu jer smo obavezni jer je bio predsjednik Sabora obvezan to staviti na dnevni red. To nije proizvoljno nešto, to je obveza. Prema tome, ovako ja dajem sad onda stanku od 10 minuta. … [[Upadica se ne razumije.]] Nisam vidio, oprostite. Izvolite. Pa da malo pogledate lijevo bite vidjeli. Dakle 224. utvrđivanje dnevnog reda, maloprije ste aludirali na to da cijeli dan raspravljamo o točkama prije, da, jer dnevni red koji ste danas složili je važan i imali smo važne točke i to je trajalo. A druga stvar, cijela ova situacija koja se sada dešava 20 minuta se dešava zbog vas potpredsjedniče. Mi smo samo željeli ukazati na to da Vlada nije dala mišljenje o ovom važnom zakonu, da matični odbor nije dao mišljenje o ovom važnom zakonu, da HDZ očito nema mišljenje o ovom važnom zakonu i kolega Bauk je mislio samo na osam replika odgovoriti s ovog mjesta samo čisto kao protest da pokažemo svoj stav i završili bi i mogli smo sada nastavljati. A vi se sada tu inatite i u biti vi sprečavate raspravu o ovoj važnoj temi. Ja se ništa ne inatim nego ja Poslovnik poštujem, a vi ga ne poštujete, namjerno, svjesno ne poštujete Poslovnik. Ne znam što želite s time postići, ali ovaj nije mi jasno, ali u svakom slučaju dajem stanku od 10

Dobro, evo kažu mi da je isteklo vrijeme stanke od 10 minuta ovaj pa sada prelazimo na replike. Prva je replika poštovanog.

Poslovnika u kojem jasno kaže „da zatražena mišljenja stajališta i prijedloge Vlade u slučajevima kada ona nije predlagatelj Vlada je obvezan dostaviti Saboru te odrediti svog predstavnika“ Sabor je poslao dopis Vladi u kojem je zatražio mišljenje o ovom zakonu, prema tome Vlada je bila obvezna dati svoje mišljenje i odrediti svog predstavnika, povrijeđen je Poslovnik i nemamo uvjeta da provedemo raspravu, pogotovo što nije provedena niti rasprava na matičnom tijelu gdje članak 179. vrlo jasno kaže „da prije rasprave o prijedlogu zakona na sjednici Sabora predsjednik matičnog radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo, dužni su prijedlog zakona uvrstiti u dnevni red sjednice i provesti raspravu.“ Ovo je presedan koji nismo nikad radili, ja ne znam zašto je to Vlada napravila, vjerojatno zato da se Plenković ne može odlučiti da li će biti pozitivan ili negativan stav o ovom zakonu i nemojmo raditi presedan. Uvijek je bilo mišljenje Vlade, pa ne mora biti ni predstavnik ali je bilo mišljenje Vlade, a sada nemamo ništa. Po Poslovniku da, možemo tražiti da se ovo stavi na dnevni red i to je u redu, ali je u onom trenutku kad je tajnik sabora odlučio da to ide na dnevni red je morao dobiti i mišljenje Vlade. Prema tome, ako nisu ispunjeni uvjeti da danas razgovaramo, razgovarat ćemo sutra, prekosutra, ali mislim da radimo presedan koji nije dobar. I vrlo jasno kršimo Poslovnik. Zašto? Ovo je prevažan zakon, on nije ideološki zakon ovo je zakon koji je važan za žene u Hrvatskoj i to je zakon koji je jedna demokratska tekovina i pustimo da to bude onda kada imamo sve poslovničke uvjete. Dakle, ovo što ste vi govorili stoji kad je predlagač Vlada i onda mora predstavnik Vlade biti ovdje, međutim nije potrebno da, ako je netko drugi predlagač bilo klub zastupnika, bilo pojedinac, bilo sve oni ostali oblici koji su mogući, nije potrebno da predstavnik Vlade niti sjedi ovdje, da ili ne da svoje mišljenje. Mi smo imali u prošlosti rasprava kad nismo imali mišljenja Vlade i raspravljalo se o stvarima. Isto tako smo raspravljali u prošlosti o stvarima kada nismo imali mišljenje radnih tijela. Radna tijela koliko ja znam su bila sazvana, ne znam da li su ovaj, polako, prema tome ja ću naravno stanku dati i dajem stanku do 21, izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, vi ste ovdje u ovom trenutku osoba koja mora čuvati i štiti Poslovnik. Nemojte sebi ovo raditi. molim vas, samo malo, kršite Članka 122. stavak 2. „Zatražena mišljenja, stajalište i prijedloge Vlade u slučajevima kada ona nije predlagatelj, Vlada je obvezna dostaviti saboru te odrediti svog predstavnika.“ Kada nije predlagatelj, što je u ovom slučaju. Nemojte kršiti Poslovnik nego štite, ne dozvolite raspravu bez preduvjeta.

Vi govorite o raznim stvarima, sada ova točka je uvrštena po drugom principu. Ona je uvrštena po principu 30 potpisa gdje postoji jasan rok itd., za ovo što vi govorite ne postoji rok, nikako ne postoji rok.

Dao sam stanku već.

Pardon, u 22, 10 minuta, 22 i 57, oprostite, ma to, 21 i 57.

Kolege ja bih vas stvarno molio da zauzmete svoja mjesta koja su predviđena za svakog od nas pa da možemo normalno nastaviti sa radom.

Izvolite kolega Bauk. Gospodine potpredsjedniče molim vas da se referirate na članak Poslovnika temeljem kojeg ste mi izrekli opomenu. Al stavak, stavak, da ga obrazložite. Taj nema stavke, to biste isto mogli znati ovaj, a prethodno sam vam već rekao šta radite da 238. i to je stavak 7. čini mi se, svojim ponašanjem odstupate od uobičajenih pravila ponašanja u saboru. Svako od nas ima predviđeno mjesto i dapače ono tih mjesta ja ću opet ponoviti ste vodili velike diskusije, tražili premještanja da bi klubovi bili zajedno, pa kad su se ljudi odlazili iz jednog kluba u drugi klub da budu zajedno itd., o tome i na predsjedništvu odlučivalo i tako, i vrlo dobro znate da svako od nas ima svoje mjesto jel. Ok, sukladno članku Poslovnika ja ću uložiti pisani prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zato što ste mi izrekli opomenu jer niti ometam sjednicu, ne smetam nikome, niti odstupam od uobičajenih načina ponašanja jer tu sjede predlagatelji u pravilu i prema tome ok, ja ću opomenu primiti hrabro i stoički kao što sam tu hrabro i stoički sjeo. Zahvaljujem.

Onda vam izričem drugu opomenu sa oduzimanjem riječi sukladno čl. 240., stavak 1.

Gospodine Bukarica vi dovikujete nešto, pa vi trebate osigurat preduvjete za raspravu. Niste. Jel imamo mišljenje Vlade? Nemamo. Jel imamo mišljenje matičnih odbora? Nemamo. U petak smo znali dnevni red u petak gospodine Bukarica, koji je danas dan? Ja vas lijepo molim da zauzmete svoja mjesta, ponovo.

Izvolite gospođo. Što ste vi još spremni napraviti i koliko prekršiti Poslovnik da bi zaštiti Andreja Plenkovića i Vladu od toga da se očituje o tome jeli za besplatan, siguran i dostupan pobačaj [[Upadica Predsjednik: Koji je članak povrijeđen?]] ili nije jer ste u unutarstranačkim [[Upadica Predsjednik: Dajem vam opomenu.]] izborima.

Izvolite kolega Klisović. Potpredsjedniče Sabora prekršili ste 237. Dakle, dužni ste osigurati uvjete rada u sabornici, pošto njih nema jedino suvislo je da odgodimo sjednicu za sutra ujutro. I zato još jedanput vas molim da odgodimo sjednicu sutra ujutro i da pozovete predstavnika Vlade kako bi mogli o ovako važnoj temi kompetentno razgovarati.

Tamo sjede predstavnici svih zdravstvenih struka, a mi ćemo razgovarati o tome bez tog mišljenja jer se vaš tajnik nije udostojao zatražiti mišljenje od odbora i od Vlade.

Ja vas molim dapače da raspravimo to, ja vas to lijepo molim sukladno Poslovniku i da poštujemo Poslovnik. Vi ne možete govoriti.

Vi se možete žaliti ako vas udaljim sa sjednice, a ne ako vam oduzmem riječ, pa dajte konačno pročitajte te Poslovnike koje tako interpretirati kako god vam padne na pamet. Povrijeđen je čl. 121., st. 3. ako na raspravi nije nazočan predstavnik Vlade iz st. 1. ovog članka Sabor ili radno tijelo može smatra li da je nazočnost predstavnika Vlade nužna raspravu prekinuti i odgoditi o tome će Sabor odnosno radno tijelo odučiti bez rasprave. Očito da je predstavnik Vlade tu nužan. Imali smo prije ove točke Narodnu banku uz predlagatelja guvernera je sjedio predstavnik Vlade i koja je razlika između one točke i ove točke sada? To mi objasnite predsjedniče. Koja je razlika između one točke prije i ove točke sada? Jedino u načinu stavljanju na dnevni red jer predsjednik nije mogao o tome odlučivat. Ali ovo je presadan koji nema smisla da ga radimo. To nije presedan to se događalo i ranije i nije točno da mora biti predstavnik Vlade, nije točno, krivo interpretirate.

Dakle čl. 121. st. 3. kao što je citirao kolega Mrsić kaže: „Ako na raspravi nije nazočan predstavnik Vlade iz st. 1. ovoga članka Sabor ili radno tijelo može smatra li da je nazočnost predstavnika Vlade nužna raspravu prekinuti ili odgoditi. Pogledajte, trenutno je više ljudi koji smatraju da ovdje nužan predstavnik Vlade od onih koji smatraju da nije, mislim, ovdje se ne kaže osim proceduri, ja ću sačekat da obratite pažnju na mene opet, da, dakle molio bi svoje vrijeme nazad jer ste pričali sa kolegom Baukom ako nije problem, dakle ja bi samo htio reći da smatramo i većina ovdje zastupnika i zastupnica prisutnih smatra da je nužno da bude predstavnike Vlade, mislim dajte, ne piše osim ako je procedura 30 zastupnika i potpisa da se nešto stavi, dakle nema kontingencije. Ovdje trenutno većina smatra da je potrebno. Dajte, nemojte silovati ovo zbog ovakvih stvari u skupštini Srbije, opozicija ne sudjeluje, nemojte biti Vučić. Nemojmo na taj način razgovarati, ja vas lijepo molim. Kolega Bernardić, izvolite.

Niste pozvali predstavnike Vlade ili se oni nisu odazvali što znači da vi niste mogli održati ovu raspravu i s druge strane, matični odbor nije dao mišljenje o ovoj jednoj važnoj temi.